To naprosto odmítáme. Během tohoto mimořádného bodu proto chceme navrhnout, aby Poslanecká sněmovna zavázala vládu České republiky k tomu, aby odmítla jakékoliv přerozdělování nelegálních imigrantů do naší země. Vláda nemůže dělat kroky, kterými tak zásadně ohrožuje bezpečnost občanů České republiky. Ano, poznamenal jsem si. Ještě než vystoupí pan kolega Okamura, jsou zde ještě dvě žádosti o vystoupení s přednostním právem pan předseda Kalousek a po něm pan předseda Sklenák.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já chci za prvé deklarovat připravenost TOP 09 dodržet dohodu o procesním průběhu této schůze.

To, co se nedá vyřešit v rámci interpelace a novinových článků, je interpretace této minulosti, která při té příležitosti byla rozdávána v písemné publikaci. V písemné publikaci opatřené logem Ministerstva zemědělství, tedy předpokládám, že za přítomnosti ministra zemědělství, a opatřené logem ministra zemědělství, byla poskytnuta minimálně institucionální a morální, byť tedy o morálce v tomto případě nedá se moc mluvit, ale pravděpodobně i finanční záštita.

A nechci to zlehčovat, a už vůbec nechci, aby to vypadalo jako útok opozice na koaličního ministra. Co si myslí a co řekne pan ministr Jurečka, jednoznačně už řekl tím, že se účastnil těch oslav.

A že je otázkou odpovědnosti této Sněmovny, že nedopustí, aby se zločiny násilné kolektivizace interpretovaly tak, že mladí odešli pracovat do fabrik do měst, těm starým už ubývalo sil, a proto se museli obrátit na ty soudruhy, abychom si navzájem pomáhali. Že to byly zločiny. Že to bylo zavírání. Že to byly desetitisíce zničených lidských osudů, zabraných majetků, zločinů. Zločinů, které dnes popírá ministr zemědělství ČR tím, že propaguje tyto ostudné komunistickopropagandistické brožury a účastní se ostudných komunistickopropagandistických debat a oslav.

Jsem připraven dohodu respektovat.

Jsem přesvědčen, že na tomhle musí být schopna Poslanecká sněmovna se usnést. To usnesení se musí stát součástí historie této země. Toto usnesení a tento bod, abych respektoval dohodu na tento týden, navrhneme v září. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další vystoupení s přednostním právem pan předseda Sklenák a potom pan ministr zemědělství. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, jsem rád, že pan předseda Kalousek změnil naprosto pevnou dohodu o průběhu schůze v tomto týdnu. Z vystoupení pana předsedy Černocha evidentně vyplývá, že i takovéto naprosto jasné dohody chápeme každý jinak. A já tedy v reakci na jeho návrh jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a klubu ANO vznáším veto proti zařazení tohoto bodu a avizuji, že budeme vetovat jakýkoliv další návrh, protože právě jsme se dohodli na tom, jak bude probíhat schůze v tomto týdnu. Pan předseda Kalousek fakticky?

Veto není namístě.